Kdyby to bylo z vašich soukromých peněz, tak je to přece jedno.

Potom za mnou chodili dokonce i zástupci vládních poslanců, protože řada z nich samozřejmě žije standardní život, a kroutili hlavou.

Takže to prostě je problém.

Takže to není to, že bych tady o tom hovořil jen tak. Záměrně jsem řekl, že mnozí se nemusí ani tím příjemcem důchodu stát, protože řada občanů nabývá přesvědčení, že se kvůli vaší vládě už ani důchodu nedožije.

Takže v podstatě to může být nekonečné úplně, to navyšování věku odchodu do důchodu.

To je pravda a to tady řeknu, protože je to prostě pravda, a toto zase musíme ocenit, že našel odvahu, a opravdu nevím, jak s ANO, ale s námi dochází k pravidelným několika schůzkám, kde jsme skutečně byli informováni, můžeme hovořit o formě anebo včasnosti podkladů, ale prostě je to první ministr, který projednal aspoň nějakým způsobem s námi ty věci, co se chystá navrhovat kolem důchodů. To je pravda. A já jsem se toho jednání, toho posledního, účastnil a bylo to velice věcné jednání tedy musím říct, a myslím, že jsme tam probrali hodně věcí a hodně názorů.

A já si myslím, že i díky tomu ta vyjádření naší zástupkyně Lucie Šafránkové, Radim Fiala tam chodí, tak že jsou velmi věcná a že si myslím, že prostě se nemusíme dohodnout na spoustě věcí, ale také jsme sdělili otevřeně, a byl to výsledek právě těch opakovaných jednání, že některé z věcí, ale to není to, o čem tady hovořím, to jsou jiné záležitosti, tak prostě tam nějaké dílčí věci k diskusi určitě byly. A řekli jsme to i v médiích a myslím, že to je dobře, že u takto zásadní věci alespoň nějaká komunikace probíhá, a určitě to je krok správným směrem, že aspoň nějaká diskuse se tady aspoň s někým na nějaké téma, které je určitě důležité, tak se zahájila.

Ne mě tedy, ale předsedu klubu Fialu, ale to je v pořádku.

Takže to určitě ano.

To vůbec nechápu, protože vy prostě máte čas na všechno ostatní než na řešení problémů českých občanů.

Navrhované vládní úpravy totiž nelze vytrhnout z logiky fungování systému důchodového pojištění a všech jeho souvislostí.